Je to tak, takže budeme nyní hlasovat o návrhu, který jsem přečetla.

Slyšela jsem žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Chvíli počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.